Pokud se dnes Sněmovna rozhodne podpořit tento projekt, tak bychom na jaře měli začít stavět. To je určitě velmi zajímavé a lákavé z hlediska tvorby rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ve finančních kruzích budeme seriózním partnerem. Resort dopravy, ať už do budoucna v jakémkoliv politickém, vládním složení, bude mít v ruce efektivní, zajímavý nástroj pro případné opakuji případné další podobné projekty po České republice. V tuto chvíli třeba uvažujeme o dálnici D35 ve východních Čechách, o druhé spojnici Čech s Moravou

Takže tolik ode mě na podporu. Děkuji za pozornost.

Já jsem jeho přípravu tady u nás ve Sněmovně sledoval velmi podrobně, zúčastnil jsem se jednání podvýboru pro dopravu, kde byl tento projekt projednáván na jednání hospodářského výboru, který se k projektu vyjádřil pozitivně. Musím říct, že ten projekt je dobře připravený. Myslím, že k jeho realizaci tedy zbývá už jenom naše rozhodnutí. Náš klub tento návrh podpoří.

Děkuji, pane místopředsedo.

A i když máme tento rok nejvíc peněz v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, chápeme nedostatek peněz, který může nastat v budoucnosti. Zároveň podporujeme potřebu stavět kvalitní dopravní infrastrukturu, a to jak silniční, tak železniční. Za ty dva roky, co nás Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury na podvýboru pro dopravu a na hospodářském výboru seznamuje s tímto projektem, jsme vznesli spoustu dotazů, výtek, požadavků, od informací na Rezervní fond, garanci kvality, jaké bude zpoplatnění dálnic a jestli nedojde k narušení celistvosti silniční infrastruktury.

Ministerstvo dopravy se v této smlouvě snažilo z našeho pohledu popsat a pokrýt snad všechna rizika, na která si teď můžeme vzpomenout.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, drahá vládo.

Z dopravního hlediska jde o velmi důležitý projekt, který by měl být chápán jako priorita české dopravní infrastruktury. Nemůžeme ale souhlasit s finančními závazky.

Za prvé v případě, kdy stát nemá peníze na rozjetí nebo na financování daného projektu, a proto touto formou splátky odsouvá. Druhá varianta, kdy státy používají PPP nástroj, je v případě, že se jedná o projekt, na kterém stát nepracuje běžně. Jedná se o mimořádný projekt, u kterého není možno dohlédnout všechna rizika, ať už jde například o stavbu letiště, nebo nějaké velice složité technické infrastruktury, jako například Alžbětinská dráha coby součást projektu londýnského metra. Stát je schopen projekt zainvestovat z vlastních zdrojů, to za prvé. A za druhé, nejedná se o projekt, ve kterém by byla přehnaná rizika. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou již vykoupené, stavební povolení je vyřízené a projekt je rozpracován do poměrně velké úrovně detailů, lze říct, že riziko na tomto projektu by spočívalo pouze ve vysoutěžení dodavatelů. Závěrem bych rád ocenil Ministerstvo dopravy za komunikaci v této věci. V případě PPP projektů ministerstvo bylo skutečně komunikativní, odpovědělo na všechny otázky, které byly potřeba, a za to mu tímto děkuji. Děkuji také za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doplním kolegu Polanského a vznesu tu hlavní výhradu klubu Pirátů k tomuto projektu.